Proto mám tady dotazy.

Co pan ministr udělal pro to, aby dodržoval tady tento zákon a aby tento proces při posuzování nároku byl spravedlivý, transparentní a jednotný? Děkuji. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Předávám řízení schůze. Děkuji. Vážený pane ministře, předpokládám, že máte informace z jednotlivých krajů a víte, co se v nich připravuje nebo o čem přemýšlí vaši podřízení v jednotlivých územích.

Celých dvacet let krajský ředitel HZS v našem kraji a doposud i další krajští ředitelé jsou zároveň i řediteli územního odboru v místě krajského ředitelství. Zde by možná mohlo být příslušné tabulkové služební místo v Hradci. Navíc ale pan ředitel hledá další služební místo pro krajské ředitelství na úkor územních odborů. Proběhlo sloučení nemocnic a můžete se zeptat starostů, jak jsou spokojení.

Děkuji.

Děkuju vám za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážená paní poslankyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně, samozřejmě jsem si zjišťoval i váš volební obvod a tušil jsem pravděpodobně, kam bude ten dotaz mířit. Tedy jsem si dopředu několik informací k dané věci zjistil, to jak od vedení HZS Královéhradeckého kraje, tak od generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Územní odbory v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky obecně jsou organizační části sboru a jsou zřízeny na základě rozhodnutí generálního ředitele, tedy jsou zřizovány interně. Nejedná se o žádnou povinnost vyplývající ze zákona. Jedná se o historicky vytvořenou a praxí osvědčenou strukturu, která teritoriálně kopíruje převážně části území okresu. V rámci HZS České republiky jsou zřízeny územní odbory na úrovni okresu, kde ne každý územní odbor má svého samostatného ředitele, a některé územní odbory jsou již sloučeny. Jako příklad takového sloučení bych uvedl územní odbor Kladno Rakovník.

Tato změna nemá dopad na činnost jednotek, tedy občané ani další subjekty tuto změnu na provozu funkčnosti HZS daného kraje nepocítí. Jedná se o funkční změnu, která, jak bylo řečeno, je v rámci kompetence HZS České republiky, a jedná se tedy o vnitřní strukturu členění sboru. Ta je podložena za prvé statistikou výjezdů, statistikou činnosti prevence, ale i činností integrovaného záchranného systému jako celku. Jak bylo řečeno, jsou případy, kdy takové uspořádání funguje, a dané územní odbory fungují stále stejně výkonně a v zájmu bezpečnosti občanů České republiky daného regionu. Základním předpokladem, základní premisou sloučení, případně zachování samostatného územního odboru je, že musí mít nejméně tři stanice na svém území, což například územní odbor Rychnov nad Kněžnou nemá, má pouze dvě stanice. Touto koncepcí bude nastaveno organizační členění v rámci celého Hasičského záchranného sboru České republiky. Děkuji. Ano, všechna toto zdůvodnění zazněla ve zmiňovaném rozhovoru, takže ano, máte pravdu.

Jsou tam pouze stanice dobrovolných hasičů. Nyní spíše konstatování.

Ještě pan ministr se svou reakcí.

Potom jako ministr, případně generální ředitel Hasičského záchranného sboru ty procesy můžeme dobře a bedlivě prověřit. Děkuji. Poté se připraví paní poslankyně Karla Maříková. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Tak jsem si k tomu zjišťoval, proč se tak děje, proč v registru vozidel, kde se historicky nějakou dobu zapisovaly ty údaje, že ten majitel čelí exekuci... V roce 2009 došlo dokonce k tomu, že nějaký exekutor uložil pokutu městskému úřadu, že tento úřad odmítl zanést do registru vozidel údaje o tom, že majitel vozidla je v exekuci. Městský úřad se té pokutě bránil a nakonec Krajský soud v Ostravě rozhodl, že exekutor není oprávněn pokutu uložit, protože požadavek soudního exekutora na provedení zápisu probíhající exekuce do registru vozidel nemá oporu zákonnou, protože tento údaj není vyjmenován v zákoně o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.